Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se vyjádřím k tomu podobnému, co pan místopředseda Pikal.

Má logiku samozřejmě a správně je v situaci, kdy tady máme druhou komoru Parlamentu, prodloužit v případě rozpuštění Sněmovny tu dobu na 90 dnů. A já na rozdíl od pana kolegy Pikala se nedomnívám, že by i zafixování senátních obvodů bylo nějakým závažným problémem, protože podle mého názoru ten problém je naopak dnes, kdy skutečně někteří voliči do Senátu nevolí ne jednou za šest let, ale také ani za deset nebo za dvanáct a podobně, a naopak někteří k těm volbám jdou každé dva roky.

To samozřejmě možné je. Já si myslím, že na těch miskách vah v tuto chvíli, pokud přijmeme to zafixování, tak naopak vyřešíme ten problém, který já považuji za závažnější než to, že se třeba ob jedno ob dvě volební období bude muset ten ústavní zákon otevřít a ve dvou třech případech zpřesnit rozdělení do volebních obvodů.

Takže teď na faktickou poznámku místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já musím drobně reagovat. Já samozřejmě neříkám, že současný stav je dobrý. Ten současný stav je špatný, a právě proto vystupuji jednak proti tomu, abychom zafixovali ústavním zákonem to současné vymezení volebních obvodů, protože ty jsou fakt mnohdy nelogické.

Já neříkám, že to není potřeba řešit. Já říkám, pojďme to vyřešit běžným zákonem, který provede přepočet jednou za dvanáct let tak, aby každý občan, ne jak se to dělá teď, každé dva roky před senátními volbami, jednou za dvanáct let proveďme ten přepočet, sám jste říkal, a nemusíme kvůli tomu ale vytvářet ústavní zákon, který potom budeme muset jednou za dvanáct let otvírat a přepisovat. To přece není vyřešení.

Prosím, máte slovo.

Myslím si, že v pracovní skupině nebyl úplný souhlas nad způsobem fixace senátních obvodů. To je věc, kterou my považujeme za poměrně zásadní v komunistické straně, a věřím, že i ostatní kolegové.

Takže to je problém.

Takže to si myslím, že má své opodstatnění, protože trojkové obce mají významnou úlohu i ve volbách.

Rozumím tomu, že principiálně se může na úrovni ústavního zákona zafixovat pevný termín voleb, který bude dán třeba prvním měsícem, celým měsícem v měsíci říjnu. To je určitě pozitivní věc, která hodně pomůže, a možná, že by obecně pomohla ve všech volbách. Na druhou stranu ale nic dalšího asi by Ústavou nemělo být už takto pevně fixováno, protože se může vytvořit neřešitelný problém.

Myslím si, že ta kratší lhůta 60 dnů vyjadřuje ten moment mimořádných voleb, předčasných voleb, a navozuje situaci, kdy k nim dochází nejen v řádném termínu, ale je to dáno naplněním nějakých jiných situací, s kterými ústavní pořádek, Ústava České republiky počítá.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.